A poprosila bych vás o pozornost, protože to je velmi zajímavé.

Nedodala žádné podklady.

A myslím si, že je velmi nebezpečné, aby se prostřednictvím těchto informací, které nejsou ověřené, tak aby se vedla politická kampaň.

Druhá věc, kterou bych chtěla podotknout.

Ale byli to i členové tripartity nebo např. zástupci jiných zájmových organizací, spolků apod. To znamená, Ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením je naprosto transparentní, co se týká dat. Všechny informace mají i ekonomové z vládního NERVu, všechny informace, které jsou dostupné, mají i ekonomové z Ústředního krizového štábu, z ekonomického poradního týmu. Proto si myslím, stačí říci a my informace velmi rádi poskytujeme, protože nám to pomáhá dostat, řekněme, další náhled a konstruktivní zpětnou vazbu, co se týká všech těch čísel atd.

Úřad práce vám pomůže. A ta otázka by měla znít: Jak to, že si tak málo lidí požádalo o mimořádnou okamžitou pomoc? Protože my nad tím bádáme několik týdnů a na odpovědi jsme nepřišli.

Připravujeme kompletní změnu podpory v nezaměstnanosti a aktivní politiky zaměstnanosti a chtěli bychom ne plošně navyšovat podporu v nezaměstnanosti, ale jít cestou prémie za aktivní participaci v programech aktivní politiky zaměstnanosti.

Je potřeba říci, že já budu zítra prezentovat podrobná čísla nezaměstnanosti za měsíc květen. Nemyslíme si, že to tak zůstane.

A my s tím jak na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak na vládě pracujeme.

Děkuji.

Upozorňuji, že má dvě minuty. Děkuji za slovo.